To byly omluvenky. Děkuji za pozornost. Mezitím mi dorazily ještě další. Omlouvá se nám na celý den pan poslanec Klaus z pracovních důvodů a omlouvá se nám paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů. Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu. Připomínám, že na 13 hodin máme pevně zařazený bod 12, což je sněmovní tisk 54, návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon správní řád. A teď tedy poprosím o vystoupení k pořadu. Jako první jsem přihlášený já, takže předávám slovo panu předsedovi.

Takže já mám dva návrhy na změnu pořadu. Jeden z nich je organizační. Vzhledem k tomu, že na tuto schůzi jsou zařazeny tři různé body, které obsahují různé návrhy zákona o celostátním referendu, tak si myslím, že by bylo dobré tu rozpravu sloučit, abychom ty stejné argumenty neslyšeli třikrát, ale pouze jednou.

Následující body se přečíslují. A pak mám druhý návrh. Jedná se o to, že na dnešní schůzi jsou zařazeny návrhy Poslanecké sněmovny na udělení státních vyznamenání.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych navrhnout zařazení nového bodu na pořad jednání této schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o údajných závažných pochybeních na Ministerstvu obrany, a to na dnešek jako první bod, případně na úterý 29. 5. od 15 hodin.

Nedávno jsem na výboru ukazovala výtahy z kapitolních sešitů od roku 2014, dle kterých měly být radary financovány od roku 2015. Přitom dodnes nebyla podepsána smlouva. Vojáci nás politiky upozorňují na to, že stávající radary sovětské provenience P37 mají několikrát prodlouženou životnost a vlastně nezajišťují adekvátní pokrytí našeho vzdušného prostoru. Lakonicky bych mohla poznamenat, že máme velikou kliku, že jsme ve střední Evropě obklopeni spojenci, takže bychom se o nepřátelských letounech dozvěděli, ale jako občanku této země mě to v žádném případě neuspokojuje.

Ministryně obrany v demisi Šlechtová...